Myslím, že ne všichni víte, jaká katastrofa se Českou republikou řítí. Je tady určitě podle mě povinnost Poslanecké sněmovny, abychom se tou situací zabývali a vyslechli si informace ministra životního prostředí a ministra zemědělství, jak s tou situací naložit, v čem případně my můžeme být nápomocni, abychom legislativou umožnili takové změny, aby byl možný zásah dříve, než ta situace bude v případě bekyně velkohlavé či hraboše podobná té kůrovcové kalamitě.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové. Děkuji za slovo. Já si dovolím mít k pořadu schůze dva návrhy. Jeden se týká nově zařazeného bodu. Poslanecký klub KDUČSL si dovoluje navrhnout zařadit nově na program této schůze tento týden bod s názvem Informace vlády k investičnímu, energetickému a klimatickému balíčku. Vysvětlím, o co jde.

Je potřeba vnímat i tuto rozpočtovou zodpovědnost, kterou německá koalice deklarovala. Přesto Německo nestrká hlavu do písku před aktuálními problémy, které tady prostě jsou a týkají se Německa, České republiky, ale de facto se týkají celé planety. Aktuálně probíhá i jednání Valného shromáždění OSN k tomuto tématu i za účasti pana premiéra Andreje Babiše, tak myslím, že všichni včetně pana premiéra a vlády jsou si tohoto problému vědomi.

Protože jsem si vědom toho, že premiér i vicepremiér Havlíček stejně tak jako ministr životního prostředí, jsou v tuto chvíli v zahraničí, tak si dovolíme tento bod nechat zařadit jako první bod po bloku třetích čtení v pátek 27. září. Děkuji pěkně za podporu.

Nejdeme žádným jiným směrem, ale rádi bychom tuto úpravu projednali tady na půdě Poslanecké sněmovny.

Děkuji pěkně. Děkuji.

Pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 101. Jedná se o sněmovní tisk číslo 290. Je to novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. A tady informace pro vás na kdy, vážený pane předsedo: je to variantně a) na tuto středu odpoledne po již pevně zařazených bodech, ale vím, že už někteří předřečníci tento čas využívají, a variantně b) zařazení tohoto bodu na tento pátek jako první bod po třetích čteních. Dovolte mi, abych jenom zkráceně okomentoval, o co se v tomto sněmovním tisku jedná.

Návrh chce současně docílit toho, aby úřady práce mohly lépe postihovat rodiče, kteří neposílají své děti do škol. Chtěl bych vás ujistit, že nejde o žádné populistické plácnutí do vody, ale jedná se o návrh, který byl důkladně konzultován s právníky, který obsahuje řadu pojistek a ke kterému se vláda vyjádřila neutrálně. Připomínky uplatněné vládou jsou přitom takového charakteru, který nikterak nezpochybňuje způsobilost tohoto návrhu k dalšímu projednávání tady na plénu Poslanecké sněmovny i v příslušných výborech, v tomto případě ve výboru pro sociální politiku. Milé dámy a pánové, všichni tady určitě vnímáme, že situace v lokalitách nejpostiženějších sociálním vyloučením se stále zhoršuje a naštvání lidí v jejich blízkosti opravdu roste, ostatně i paní ministryně Maláčová dokonce varovala před občanskými nepokoji. Minulý týden ve výboru pro sociální politiku jsme proto zažili opravdu velké rozčarování, protože od zástupců příslušných resortů jsme se dozvěděli, že z vládních patnácti bodů k řešení situace ve vyloučených lokalitách se nedaří naplňovat téměř žádný bod a v blízké době se nechystá ani žádná revize sociálních dávek. Já jsem avizoval, že s tímto návrhem, který už leží na plénu Poslanecké sněmovny více než rok, dnes prostřednictvím našeho poslaneckého klubu vystoupím.

Děkuji vám, pane poslanče. S přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté jsem registroval přihlášení z místa pana poslance Navrkala.